Já bych si moc přál, abychom měli silného premiéra, silného ministra vnitra, který místo toho, aby žvýkal v průběhu projednávání tohoto zákona a už chyběly jenom bubliny tak místo toho, aby tady obhajoval tento návrh zákona, který se týká veřejné správy, který se týká fungování tohoto státu, a znovu říkám, na delší než jedno volební období, místo toho tady mluví ministr bez práce, který nemá na starosti veřejnou správu, který nemá na starosti věci, které opravdu v tom pracovním týmu mají fungovat, a má tady být tým náměstků, lidí schopných, znajících fungování veřejné správy, tak abychom byli schopni dojít k něčemu, co nebude drahé, splní to podmínky, které po nás Evropská unie chce, a zároveň to bude funkční na několik volebních období, abychom se tady s tím nemuseli trápit. Promiňte mi tenhle emotivní projev, ale musel jsem to říct a musel jsem vám dát vzpomenout na doby, kdy sice jsme se tady hádali jak psi, ale byli jsme schopni se na něčem dohodnout. Ta doba zřejmě zmizela a je tady vysoká míra neprofesionality a sebezahledění.

Děkuji za slovo.

My jako druhá část opozice chceme vytvořit prostor, aby mohli jednat pěkně v klidu a nechyběli tady při projednávání toho návrhu, a proto mi dovolte, abych požádal o přestávku na poradu klubu KSČM v délce trvání jedné hodiny. Děkuji.